Potom tady vyjmenováváte, koho se to tedy týká, čili učitelé mateřských škol, učitelé základních škol, středních škol včetně odborného výcviku.

Tak jsem se chtěla zeptat, jestli ten váš návrh se týká i učitelů jazykových škol?